nalézt v uvedeném nálezu Ústavního soudu. Tolik stanovisko sněmovní legislativy. Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny.

Nemyslete si, že...

Jak je to možné? Co to jsou za pořádky? Když ve středu regulérně rozprava probíhala.

Co se dělo, když v této rozpravě předseda Poslanecké sněmovny udělil přestávku na žádost zastupujícího předsedy poslaneckého klubu TOP 09? A co se stalo od té doby, že dneska postupujeme úplně jinak? To jsme se nedozvěděli. A doufám, že to stanovisko taky v okamžiku, kdy bude podléhat nějakému zkoumání, uspěje. Ale připomínám slova našeho pana předsedy Petra Fialy, který říkal, že nikde není v tom zákoně a jednací řád je zákon napsáno, že když dostane předseda Poslanecké sněmovny stanovisko legislativního odboru Kanceláře, musí se postupovat takhle. Nic takového tam není, je to výmluva, berlička, alibi. Zodpovědnost leží na vládní koalici, na vládě Bohuslava Sobotky a na předsedovi Poslanecké sněmovny. Ne na legislativním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, já jsem zaznamenal váš procedurální návrh.

Děkuji. Vážené paní a pánové, že některým není hanba tady takhle mluvit! Já jsem tady jasně uváděl ve středu, že to byl katastrofální precedens, který se tady stal, právě s tím obchodním zákoníkem!

Děkuji za slovo.

Samozřejmě, tam se určitě píše vždycky pravda. Tak vám tady něco přečtu: Podle Jindřišky Syllové, ředitelky Parlamentního institutu, bude opakované hlasování u spotřební daně na pohonné hmoty porušením pravidel jednacího řádu Sněmovny. Poslanci by poté mohli hlasování napadnout u Ústavního soudu. Páteční jednání začnou poslanci opětovným hlasováním o snížení spotřební daně na pohonné hmoty.

Opětovné hlasování si ve středu vyžádal sociální demokrat Ladislav Šincl. Udělal to ale až po hodinové přestávce, která následovala až po odsouhlasení zákona o zelené naftě pro zemědělce, jehož součástí bylo právě snížení daně i na ostatní paliva. Poslanec má právo hlasování napadnout v jeho průběhu nebo bezprostředně po něm. Podle Syllové to ale rozhodně bezprostředně nebylo.